Kdysi bývaly pohádky chloubou České televize, která nabízela i pohádky mimořádné kvality. Když bude jedna místo dvou, neuškodí to. Česká televize straší: Když nedostaneme peníze, musíme šetřit a nedostaneme premiérovou pohádku jako v minulosti. Takže to odnesou chudáci děti.

Vidíme, jak tu strategii berou plošně.

A toto je vlastně hlavní a zásadní důvod současně projednávané novely zákona o České televizi a rozhlase.